Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský.

Děkuji za slovo. Jenom krátce zareaguji.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Tak já si myslím, že tady každý z nás přenášíme nějaké svoje zkušenosti z civilního života, nebo z kraje, odkud je.

My jsme tady napříč politickým spektrem, máme nějaký názor, když jsme poslanci z Prahy, tak to řešíme nějakým způsobem. To je možnost.

To znamená, my třeba tady v Praze se rozhodneme jinak, protože evidentně, byť jsme koalice, opozice, tak máme na to nějaký názor. To znamená, je to na těch obcích. To funguje.

Dalším s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura.

Nijak si nemyslím, že by ten argument tím pádem byl slabší nebo silnější, který tady přednesl. Je tady sice zajímavá logika, že kolegové navrhují až 150 korun a současně říkají: ale my to třeba rozhodneme jinak.

Mně to jako logiku dává, kdyby tento poplatek byl konstruován podobně, aspoň v těch kategoriích. A můžeme vyhodnotit po letech, kolik obcí... A já jsem taky neříkal, že všechny obce to automaticky zvednou. Ten dopad může být mnohem nižší. Nebudu Praze radit, jak to má být vysoké. A vzhledem k tomu, jak je to v okolních zemích, tak bych skutečně dvě až tři eura v přepočtu považoval za konkurenceschopné a obvyklé ve střední Evropě, a ty čtyři až šest eur mi přijde, že to je příliš moc, že tam můžeme ztratit nějakou konkurenční výhodu. Děkuji.

A řeknu konkrétní příklad.

A tohle by mohl být jeden z velkých zdrojů, aby Praha natáhla strážníky, protože skutečně platy jsou v Praze vyšší. A současně samozřejmě je tady vztah, pokud se ekonomice daří, jezdí hodně lidí, tak je potřeba strážníky více platit. Pokud by se nedařilo, je možné samozřejmě ten poplatek opět snížit, aby podnikatelé nebyli omezováni.

Teď jsem zrovna dneska slyšel informaci, že obec o počtu obyvatel asi 3 500 v rakouských Alpách dokáže vygenerovat díky nastavení zákona o cestovním ruchu a v celém systému podpory cestovního ruchu dokáže vygenerovat 250 milionů korun jenom na marketing a půl miliardy na investice.

A aspoň ta horská střediska by určitě ocenila to, že si budou moct cíleně nastavit trošku vyšší částku, která...

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.